6.

Děkuji, pane předsedající, dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych v návaznosti na první čtení sněmovního tisku a jeho následné projednání na rozpočtovém výboru vás seznámila s vládním návrhem zákona o distribuci pojištění a zajištění. Tento návrh představuje transpoziční normu, kterou se do našeho právního řádu implementuje evropská směrnice o distribuci pojištění. Návrh zákona však také obsahuje prvky národní úpravy, která reaguje na některé specifické problémy tuzemského pojistného trhu, a jejich společným cílem je ochrana spotřebitele.

Jádro zvýšení ochrany spotřebitele při sjednávání pojistných produktů spočívá především v posílení odpovědnosti pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů za kvalitu jejich distribuční sítě a dále v důrazu na to, aby byl klient srozumitelně a transparentně informován o podstatných aspektech pojištění, které je mu nabízeno. To se týká především prodeje kapitálového a investičního pojištění, což jsou produkty, s nimiž bývá nejvíce spojován problém tzv. přepojišťování. Proto zde zavádíme standardizovaný formulář, který by měl klientům umožnit se v nabídkách pojištění snáze zorientovat a vyhodnotit si lépe výhodnost daného pojistného produktu. V souladu s úpravou platnou pro spotřebitelské úvěry a kapitálový trh se uplatňuje i nový jednotný standard odbornosti, včetně způsobů jejího ověřování. Zatímco stávající systém požadavku na odbornost distributorů pojištění je postaven na formálním ověřování teoretických znalostí ze všech pojistných odvětví, nový zákon oproti tomu zdůrazňuje potřebu spíše hloubky než šíře potřebných znalostí a dále též souvisejících praktických dovedností, které jsou nezbytné pro kvalifikované jednání se zákazníkem. K pozměňovacím návrhům, které byly navrženy a projednány na rozpočtovém výboru, jsem dala v naprosté většině souhlasné stanovisko, neboť je považuji za kompromis mezi zájmem na posílení ochrany spotřebitele, na efektivním výkonu dohledu a na co nejmenším zásahu do stávajících obchodních modelů pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů. Nepodpořila jsem pouze dva pozměňovací návrhy, kdy jeden se týkal změny v regulaci odměny pojišťovacích zprostředkovatelů v životním pojištění a druhý pak legislativní úpravy, která s předpokládanou materií z mého pohledu věcně nesouvisí.

Jedná se tedy o složitě dosažený kompromis, který nepovažujeme za žádoucí v danou chvíli narušovat, tím spíše proto, že tato úprava v praxi funguje teprve zhruba 15 měsíců.

Zásadně proto s tímto pozměňovacím návrhem nesouhlasila také rovněž Česká národní banka. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní ministryně.

Dámy a pánové, jen úvodem musím říct, že tato materie se nakonec ukázala poměrně složitější, než jsme si mysleli.

Také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tak ji končím. Otevírám podrobnou rozpravu a prosím pana zpravodaje. Děkuji ještě jednou. Jen abych uvedl ty dva pozměňovací návrhy, které jsem ještě dodal dnes.

Takže ten odstavec 7 se upravuje, včetně distribuovaného pojištění, a to včetně jejich rodných čísel. Co se týká bodu 8, tak pouze se tam přehazuje pár slovíček, jestli zpracovávají v souvislosti s distribucí pojištění. A pozměňovací návrh 552 je v podstatě pozměňovací návrh, který doplňuje spíše jenom legislativně technické úpravy a snaží se zjednodušit text toho daného zákona a vypouští se tam několik odstavců tak, aby nebyly zbytečně redundantní.